Taková je pravda, pane kolego, prostřednictvím pana předsedajícího.

Máte slovo.

Máte slovo.

Ani já, ani můj bratr, ani nikdo jiný žádnou neziskovku nevlastní.

Kolik set milionů korun jste jim škrtli, nebo respektive kolik miliard jste těmto neziskovkám škrtli?

Kolik set milionů korun, pane Faltýnku, prostřednictvím pana předsedajícího, jste jim škrtli, a kolik set milionů korun a kolik miliard korun těmto politickým neziskovým organizacím ovlivňujícím politickou situaci v České republice mimo dohled Úřadu na kontrolu financování politických stran a hnutí jste škrtli? A kolik jste toho škrtli těm neziskovkám, které podporují migraci do České republiky? To by mě opravdu zajímalo. Je to nula.

Teď jsme to předvedli všichni.

Nikam, věřte tomu.

Dneska jsme sem přišli proto, abychom zmrazili platy všech ústavních činitelů, všech politiků.

Mě a občany to nezajímá! Je zajímá, co uděláte po volbách.

Děkuji. Děkuji.